Pan ministr a pan zpravodaj? Není zájem o závěrečná slova. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Ivo Pojezný bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, takže pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr a pan zpravodaj?

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu Martina Baxy, potom bychom hlasovali za druhé o pozměňovacím návrhu Lukáše Bartoně a za třetí bychom hlasovali o vládním návrhu změny zákona, tak jak jej předložila Sněmovně. My tedy nejprve budeme hlasovat o té proceduře, kterou jste navrhoval. Ano, zapomněl jsem, ještě na závěr bychom hlasovali o doprovodném usnesení.

Návrh byl přijat. Takže nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana Martina Baxy.

V tomto ustanovení je obsaženo to, že Ministerstvo školství může určit opatřením obecné povahy odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže. Předkladatel pozměňovacího návrhu má za to, že toto zmocnění jednoznačně překračuje rámec toho, co by mělo být upraveno tímto speciálním zákonem. Omlouvám se. Stanovisko ministra.

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu Lukáše Bartoně.

Stanovisko ministra?

Takže jsou to všechny pozměňovací návrhy? Ano, jsou všechny.